Mimochodem právě toto, tuto praxi, napadl svým nálezem Ústavní soud.

Nejedná se o nový problém. Proč nejsou připraveny a proč jsou tak překvapeny?

Pokud ano, jaká to bude mít pravidla? Uvedl jste, pane ministře, že únava podle vás není střetem zájmů. Podle mě ano, a dokonce velmi nebezpečným.